Nejprve ještě přečtu omluvy.

Takže zpátky k tomu bodu.

Děkuji, pane místopředsedo.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa.

Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Proto si dovoluji požádat vás o podporu této smlouvy a přikázání sněmovním výborům. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych z důvodu potřeby brzkého projednání tohoto sněmovního tisku si dovolila navrhnout zkrácení lhůty na projednání, a to na 30 dní.